35.

Z toho vyplývá, že garančním výborem byl ústavněprávní výbor.

Ptám se nyní pana navrhovatele, zda chce vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak, takže pan místopředseda vlády má slovo. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, než začnou, tak mi dovolte, abych poděkoval Poslanecké sněmovně za to předchozí hlasování. Je to velmi dobrá zpráva pro Českou poštu, že konečně stát bude České poště hradit ty náklady, které poště ukládá poštovní licence a dosud nebyly v plném rozsahu hrazeny, a současně to umožní nastartovat dlouho očekávaný plán změn na České poště, tak jak si všichni přejeme.

Cílem je novelizace některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Návrh přináší především nezbytné změny jednacích řádů Sněmovny a Senátu a zákona o Ústavním soudu, dále provádí technické změny zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a Sbírky smluv do jedné sbírky.

Děkuji a otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal, nicméně pokud by chtěl pan zpravodaj vystoupit první, tak bychom mu měli dát přednost. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně informoval o tom, co se stalo od posledního projednávání ve druhém čtení.

Já jsem chtěl upozornit na několik věcí. Jednak je to ten pozměňovací návrh, který tam má pan Benda a Kupka, které se týkají dat nabytí účinnosti, se kterým ústavněprávní výbor vyslovil souhlas, takže ho potom doporučím. A myslím si, že to je jediné sporné místo, které tam máme s ministerstvem. Co považuji ovšem za velmi důležité, je apelovat na Ministerstvo vnitra, aby věnovalo maximální pozornost bezproblémovému...

Aktuálně na základě implementační analýzy není dostatečná součinnost ve vztahu ke Kanceláři Poslanecké sněmovny a ke Kanceláři Senátu, kde probíhá už několikáté kolo dopisování ohledně toho, aby tyto instituce měly dostatečné podklady pro vypsání veřejných zakázek, které jsou nezbytné k zprovoznění těchto systémů.

Chci, aby to tady zaznělo jasně. Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu. Do rozpravy, jak už jsem avizoval... První vystoupil pan zpravodaj, po něm vystoupí s přednostním právem pan místopředseda Pikal. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Ostatně byl jsem v jednom případě ujištěn, že taková detailní úprava není třeba, protože to zajistí ten systém sám, a v druhém případě tam hrozí nějaké problémy, které nelze opravit legislativně technickou úpravu, nicméně protože byly zahájeny práce na celkové novele jednacího řádu z hlediska Sněmovny, tak své návrhy přesunu tam. Děkuji za pozornost. Děkuji panu místopředsedovi a v rozpravě je dále přihlášen pan poslanec Benda, připraví se pan poslanec Feri. Prosím, máte slovo.